Přesto si myslím, že zanášet do tohoto zákona porušení domovní svobody, nedotknutelnosti obydlí, je špatně. Zvažoval jsem, že bych navrhl opětovné vynětí toho paragrafu, ale rozhodl jsem se jít jinou cestou.

Můj návrh se liší už co do způsobu provedení kontroly.